Také děkuji. Trošku se zdráhám vyzvat dalšího řečníka vzhledem k tomu, že tady chybí dvojnásobný ministr a první místopředseda vlády Hamáček. Ale pokud nikdo není proti, tak vyzvu dalšího řečníka, jímž je pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče.

Vzniká totiž s podporou komunistické strany. Já jsem prožil 40 let v komunismu.

Mnozí lidé říkají, že jsou tyto obavy vlastně liché, zbytečné, že to nebezpečí tak velké není nebo že vlastně není žádné. Ta strana, dneska to není ta státostrana, kterou my starší pamatujeme z dob takzvaného reálného socialismu, nebo jak možná většinou říkáme, komunismu.

Tak to prostě tehdy bylo.

Myslím, že komunisté tady vystupují, z některých jejich vystoupení je vidět, jak už touží po tom podílet se na tom krajíci namazaném tučně, podílu na těch různých výhodách.

Usoudil, že jiná možnost není, tak prostě tuto cestu použije. Ano, účel světí prostředky. On tvrdí, že bylo spousta možností. Nebyla. Prostě on si myslí, že to tak možné je a že mu to vyhovuje.

A konečně za třetí. Myslím, že velkým nebezpečím je, že jsme vlastně svědky přímého přenosu jakéhosi kolapsu demokratické politické kultury.

Na úrovních nižších, tam jsme toho byli svědky poměrně často. Někde jsme byli i svědky toho, že lidovci byli v koalici s komunisty.

Myslím, že nebude.

A je to prostě tak.